A tady bych si dovolil upozornit na to, že rozhodnutí o jmenování nebo o odvolání generálního ředitele České televize, tak k tomu je zapotřebí alespoň 10 hlasů členů rady.

Jaké mohou nastat alternativy?

A tam by bylo klíčové, zdali by se ta zpráva za rok 2020 schválila, či nikoliv.